Žádáme o ponechání dané oblasti v režimu vojenského výcvikového prostoru a navrhujeme případné zakonzervování daného stavu s tím, že kdykoli v budoucnu může stát s touto oblastí nakládat dle potřeb pro blaho všech občanů.

Neméně důležitý je i dopad na utváření krajiny, utváření mikroklimatu a ochranu chráněných druhů živočichů a rostlin. Tím, že ve státě zúžíme prostor pro výcvik a tento kumulujeme na menší území, devastace těchto prostorů bude nevyhnutelná, protože příroda nebude mít možnost opětné obnovy, tak jako to bylo doposud.

Nedomníváme se, že vytvoření chráněné krajinné oblasti skutečně toto území ochrání od snahy developerů a různých lobbistů vybudovat zde rekreační zařízení a další stavby, podobně deklarované jako potřebné pro širokou veřejnost.